Děkuji pěkně. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Tuto námitku podáváme podle § 90 odst. 3 zákona o jednacím řádu. Děkuji. Děkuji pěkně. Zaznamenáváme vaše veto, čili nebudeme dále v projednávání postupovat podle § 90 odst. 2.

Nebylo to úplně jednoduché, ta debata. Možná že kdybychom tehdy hledali už nějaký opravdu konsenzus, tak jsme si dneska mohli ušetřit celý tento proces. A jen bych rád připomněl to, co tady nezaznělo: máme zde ve Sněmovně už také návrh Pardubického kraje, zastupitelstva Pardubického kraje, který míří na stejnou věc, a to je odsunutí účinnosti stavebního zákona, tam je to dokonce jako celku. My zde přicházíme s návrhem odložení paritní účinnosti částečné, nicméně chci říci, že i my jako předkladatelé jsme v kontaktu jak se Svazem měst a obcí, Sdružením místních samospráv, tak i samozřejmě s Asociaci krajů.

Myslím, že to je velmi důležité. A co chci zdůraznit?

Každý ve svých regionech víme, o čem hovoříme. Takže to jsou ty důvody a cíle.

Děkuji za pozornost. Děkuji pěkně. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, tady to z řeči pana poslance Výborného vypadalo, jako že je tady nějaká dohoda, konsenzus, že tedy všechno se zase změní a bude to jinak. Tak já chci všem občanům říct, že s hnutím SPD žádná dohoda ani žádný konsenzus není.

Takže jestli to chcete, pane poslanče Výborný, prostřednictvím pana předsedajícího, vrátit zpátky, tak my jsme kategoricky proti. Byly to samé samosprávy, samí politici. Zeptal jste se občanů, jaká je bytová otázka v České republice? Kolik stojí byty? Jaká je dynamika zdražování bytů v České republice? Bangladéš, pane poslanče Výborný, prostřednictvím pana předsedajícího?

Opřel jste se tady do samospráv, do starostů. Podívejte se na to, jaké důvěře se právě starostové a samosprávy na místní úrovni těší. Urážky tohoto typu sem nepatří. Máme hledat způsob, jak zvládneme stavební správu co nejrychleji, a problém nestojí v těch nejmenších stavebních úřadech a ve fungující stavební správě. Útoky tohoto typu jsou hloupé a vás jenom shazují. Další faktická poznámka, paní poslankyně Peštová. Paní poslankyně, máte slovo. Já vám děkuji za slovo. Já jsem bedlivě sledovala ještě v minulém volební období tu přestřelku, která zde byla ohledně stavebního zákona.

Ale starostové nikdy žádnou pravomoc neměli. Oni si neustále pletou to, co je přenesená působnost.